Nyní budeme hlasovat o návrhu I1. Stanovisko je nedoporučující.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Další návrh je návrh I3, který se týká zohlednění snížené možnosti dodržování standardů v důsledku migrační krize. Stanovisko je nedoporučující. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Máme ještě některé nevyčerpané návrhy?

Děkuji za slovo. Pokusím se vážit slova.

Pokud tedy, pane zpravodaji, ještě v té přestávce to zkontrolujete.